Takže já bych to neviděl tak, že první pilíř prostě zvrátí svět, a když ho nebudeme řešit, že bude konec České republiky. Určitě nebude. Bude záležet na nás a na těch, co přijdou po nás, jak zodpovědně budou přistupovat k systému, jestli z něho vytlačí opravdu rovný důchod. Prostě budeme pořád v konfliktu. A tím už končím. Děkuji panu zpravodaji. Ještě před paní ministryní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Promiňte, že krátce zareaguji.

Opravdu už toho nechte! Mluvímeli o zásluhovosti, mluvíme o zásluhovosti v rámci povinných odvodů, které máme ze zákona. A v rámci povinných odvodů, které máme ze zákona, z vašeho rozhodnutí je jenom první pilíř a žádný jiný. A ten je rovnostářský.

Tady můžeme mít každý jiný pohled.

Je tam možná nějaký dobrovolný příspěvek, ale je to mimo povinný odvod. A že jsou tady některé vysoké důchody z minulosti?

Já bych se důrazně chtěl ohradit proti slovům mého předřečníka, že by snad někteří platili méně, protože se skoro flákali, nechtěli pracovat, a proto by teď měli být potrestáni a nejlépe by jim žádné peníze v mimořádném příspěvku dány být neměly. Doporučil bych Miroslavu Kalouskovi a dalším, kteří si toto myslí, aby se vydali třeba na jižní Moravu, aby si v pět ráno stoupli před továrnu nebo před zemědělský podnik a lidem, kteří tam pracují velmi tvrdou práci osm a půl hodiny denně, řekli, že minimální mzda je vlastně takové flákání. Za tu práci je to odpovídající, a proto mají i ten malý důchod. Ti lidé si to nevybrali dobrovolně. Ti lidé by rádi měli vyšší platy, rádi by platili vyšší odvody, ale tu možnost nemají, protože lepší práci bohužel neseženou. Jestliže poté mají nižší důchod, tak si myslím, že teď je právě čas jim to, co jim vzala tehdy pravicová vláda pana Nečase a Kalouska sníženou valorizací, a Mirka Topolánka, teď bohužel jen částečně, ale alespoň částečně vrátit. Děkuji panu poslanci Tejcovi.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom krátce k důchodům.

Jenom dávám návrh na to, abychom to zvážili, jestli tedy oddělit důchodový účet od státního rozpočtu. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

Ale to ve mně nezměnilo můj názor, že systém pojištění... Nějakou Maxovou tady nepřekřičím.

Pane předsedající, vy jste viděl a slyšel, jak dva metry ode mě jsem rušen hlasitým hovorem, a neudělal jste nic! Tak buď dělejte svoji práci pořádně, anebo mě nechte, abych vás zastoupil. Pokud máte návrh, abych byl odvolán z řízení schůze, tak ho podejte.

To, jakou jsme měli zkušenost, a nepotřebuji exkurzi, já jsem ji prodělal, ještě neznamená, že bychom měli rezignovat na princip spravedlivosti a zásluhovosti a měli bychom být za každou cenu populisté, kteří vyznávají filozofii rovných žaludků. Ještě faktická poznámka pana zpravodaje. Potom s přednostním právem paní ministryně. Děkuji. Já jsem chtěl reagovat na první příhovor pana předsedy Kalouska, ale teď to můžu říci taktéž. Třetí pilíř, ano, je navíc. Ale jak je podpořen třetí pilíř v České republice, není nikde jinde na světě. Takže ten, kdo si tam odkládá peníze kromě zhodnocení, které mu přináší správce, dostává státní příspěvek. Při určité výši odvodu dostává možnost snížení daní. A nakonec mu může spořit i zaměstnavatel a ten zaměstnavatel si to taky snižuje z daní. Takže jestli mám dobré informace, dělá to ročně, v letech to bylo rozdílné, 12 až 18 miliard na státním rozpočtu.

Další dvě faktické poznámky pana poslance Jandáka a pana poslance Stanjury.

Nyní pan poslanec Stanjura ještě k faktické poznámce před přednostním právem paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu zpravodaji, že zmínil třetí pilíř a náklady státu na třetí pilíř.

Proč bychom to nedělali? A je docela úsměvné poslouchat stížnosti levicových poslanců, že penzijní fondy nemohou řádně podnikat, a tím lépe zhodnocovat peníze svých klientů.